Protože v tom článku politický dialog se hovoří: Strany se snaží o posílení dialogu a konzultací účinným a pragmatickým způsobem, aby podpořily své rozvíjející se vztahy, dále je prohloubily a podpořily své společné zájmy a hodnoty prostřednictvím mnohostranných závazků. Tomu říkám věta! Ale to nám vůbec nebrání v tom, abychom se nesetkávali, neříkali si o tom, že vlastně nevíme, ale chceme. Je to prostě smlouva, ke které snad ani není možné při nejlepší vůli přijmout kladné stanovisko. Je to samozřejmě na vás, kolegyně a kolegové, jak dalece budete vnímat tuto potřebu.

Co však nechápu, je, že se s ní málo hovoří o českých zájmech. Jsem rád, že pan ministr již zasedl. Doufám, že jsem mu dal dostatek prostoru, a budu rád, když mi odpoví, jak dalece tato smlouva bude schopna ochránit české zájmy, aby se neopakovalo to, co se opakovalo v minulosti ve vztazích s Kanadou a Českou republikou ohledně vízových problémů.

Čekal jsem, že v této smlouvě by se mohl objevit nějaký prvek, který by toto do budoucna zapovídal. To znamená jedna unie, jedna zahraniční politika, minimálně jedna vízová politika, ne rozdělená podle toho, jestli se jedná o Francii a Německo na jedné straně, popřípadě Českou republiku, Slovensko, Maďarsko na druhé straně.

Cítím určitou povinnost to tady říci, byť je pravdou, že bych svůj příspěvek byl schopen docela hodně zkrátit, ale tím, že ob jeden bod je obchodní dohoda mezi Kanadou a EU a tato smlouva, jak už znovu zdůrazňuji, je interpolace nebo vytažení některých věcí z té původní smlouvy, cítil jsem za nutnost vás informovat o těchto výhradách.

A to je ta otázka, která tady zůstává. Opravdu by mě zajímalo, jak tato smlouva, pane ministře, reflektuje na minulý vývoj, to znamená na vztahy Česká republika Kanada po jednostranných krocích Kanady vůči nám, a jestli se naše Ministerstvo zahraničních věcí aspoň minimálně pokusilo do této smlouvy při přípravě v Evropské unii uplatnit nějaké brzdy nebo nějaké věci, které by zabránily takovýmto krokům ze strany EU. Pane ministře, děkuji za odpověď.

Je zájem o závěrečné slovo? Pane ministře, prosím. Byl bych rád, kdyby se poslanci dostavili do sněmovny, abychom mohli hlasovat tuto smlouvu o strategickém partnerství, protože jsem ji už tady ve Sněmovně uvedl asi pětkrát, pokud se nepletu, tak asi chápete, že i člověk, který je odhodlán tady diskutovat až do roztrhání těla, tak má představu, že je čas diskuze a pak je čas o věci hlasovat, takže bych si velice přál, kdyby se do sněmovny vrátili poslanci a kdybychom konečně o této smlouvě rozhodli. Protože já jsem přesvědčen, že v případě této smlouvy se dá definovat český zájem velice jednoduše, není třeba kolem toho tak dlouho mluvit.

Tato smlouva o strategickém partnerství je deklaratorní, o tom není třeba mnoho diskutovat, akorát by nebylo dobré to shazovat, protože diplomacie pracuje už stovky let tímto způsobem, že jedna věc jsou deklarace a druhá věc jsou smlouvy, takže ta deklarace má svůj smysl, i když je obecná, stejně jako má svůj smysl obchodní dohoda, kterou doufám budeme diskutovat dneska jako druhou. Já vám ho řeknu najednou, protože si myslím, že je naprosto jednoznačný a naprosto přesný.

Naopak hlasovat proti této smlouvě nebo se zdržet je proti zájmům České republiky je to proti českým pracovním místům, to je, rozumíte, proti ekonomice této země! Nám se prostě otevírá stabilní trh. Vy dobře víte, už jsem to tady řekl, že jsem v Kanadě byl, že jsou ministři, jako je ministr průmyslu, vědy, výzkumu, všichni mají veliký zájem do České republiky přijet, vnímají nás jako industriální vyspělou zemi, vnímají to, že se tady vyvíjí vodíkový motor a celá řada dalších věcí, které je dneska zajímají. Oni mají dneska v Kanadě excelentní vědecká pracoviště. Pro nás je to obrovské terno, pokud budeme s nimi moci spolupracovat, dokonce na konkrétních projektech. Myslím si, že už v poslední době bychom nezažili období, kdy byla Kanada takto otevřena České republice. Má to celou řadu důvodů, a jestli tady bylo zmíněno takovým ironickým způsobem, že se komplikuje NAFTA, tak si myslím, že to je velice zjednodušené vidění. Tato smlouva poskytne platformu podnikatelům v Kanadě. Oni o to mají zájem, a když se budou třeba i jinde věci komplikovat, tím spíš ji samozřejmě využijí. To je prostě jednoznačný ekonomický zájem České republiky! Já vůbec nechápu, jak tohle může někdo zpochybňovat a někdo tohle může vidět jinak. Jsme snad industriální země? Jsme exportně orientovaná země? Žijeme z toho, jak nám tento export roste? Máme tu velmi vyspělou zemi, která pracuje v podobných oblastech jako my, mohu vám je tady vyjmenovat, a ona je ochotna, připravena s námi dělat, a my nejsme schopni ratifikovat smlouvu mezi Kanadou a Evropskou unií? Proboha proč? Tady je někdo, kdo si myslí, že je to pro Českou republiku špatně? Ne já abych vysvětloval, proč je špatně to podepsat.

Nezlobte se, já naopak si myslím, že situace je úplně jasná. Já o ní nemám žádných pochyb.